Jinak to skutečně hodnotím jenom píár gesto. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo. Já bych chtěla zareagovat na mého předřečníka. Ti dodavatelé to musí každoročně to nejde o to, že teď si budeme hrát na to, že jednou to bude, jednou, třeba za dva, za tři, za čtyři, za pět let ne, ti dodavatelé musí každoročně snížit o 6 %. To znamená, to je to, co jsem řekla nic se nezmění.

Děkuji. Vidím zde ještě dalšího přihlášeného do rozpravy. Pane poslanče, máte slovo. Děkuju za slovo, pane předsedající.

Víte, ona chudák řepka olejná se stala do určité míry takovou řekl bych ideologickou plodinou v celé České republice.

Vláda Petra Pitharta tehdy přijala nová dotační pravidla, a upřímně řečeno, byla to vláda tehdy Občanského fóra, která jedním z nových dotačních programů zařadila podporu zpracovatelského průmyslu na zpracování právě řepky olejné a podporu těchto produktů a uvádění na trh v České republice.

Tehdy byla prakticky nastartována další podpora a bylo uvažováno o zavedení principu povinného přimíchávání složky do pohonných hmot. K tomu zásadnímu kroku, k zásadnímu kroku, kdy bylo zavedeno povinné přimíchávání legislativně, bylo přistoupeno v roce 2004. Já bych chtěl dokonce připomenout do určité míry historický takový exkurz, kdy prakticky byl schválen na sjezdu jedné vládní strany i současné vládní strany program Zelená pro venkov.